Vážený nepřítomný pane ministře, předně si dovoluji vás pozdravit na předvolební kampaň do senátních voleb do Vršovic, byť bych byl samozřejmě radši, kdybyste byl tady a mohl mně zodpovědět moji interpelaci přímo.

Tato strategie vlastnické politiky by měla definovat, jak se bude stát chovat k firmám, které ovládá, jakým způsobem bude obsazovat jednotlivé řídicí orgány, jakým způsobem ponesou tyto za to odpovědnost, jak bude regulováno uzavírání a jejich smluvní volnost jednak mezi nimi a jednak i mezi těmito firmami a dalšími osobami.

Zároveň mluví o možném omezení některých jednacích řízení bez uveřejnění právě v těchto firmách a také je samozřejmě řešeno odměňování těchto členů orgánů podniků, kontroly vyhodnocování, fungování a posílení externí a interní kontroly.

Děkuji panu poslanci Farskému, kterému bude odpovězeno písemně. Poprosím paní poslankyni Martu Semelovou, která bude interpelovat taktéž nepřítomného ministra školství Marcela Chládka ve věci školného na základních školách.

Dostala se ke mně informace, že některé základní školy zřizované obcemi, které ve výuce spolupracují se soukromými vzdělávacími agenturami, inkasují od rodičů poplatky ve výši 18 až 67 tisíc korun ročně za žáka. Žáci jsou za poplatek umístěni ve třídách s menším počtem žáků a mají k dispozici dvě učitelky, z nichž jedna je rodilá mluvčí. Navíc mají i odpolední intenzivní výuku dalších předmětů, bez nichž se při odpolední výuce neobejdou. Rodiče platí za děti povinně. Osobně považuji tuto skutečnost, kdy je přístup ke kvalitnějšímu vzdělání závislý na finanční situaci rodiny, za naprosto nepřijatelnou. Chci se proto zeptat, jak je možné, že na základních školách veřejného zřizovatele rodiče platí za vzdělání, které je podle Ústavy bezplatné. A dále. Považujete za normální, aby touto ranou selekcí vznikaly v tak brzkém věku vybrané kluby dětí majetnějších rodičů? Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji paní poslankyni za tuto interpelaci. Šestnáctou interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová na nepřítomného pana ministra financí Andreje Babiše ve věci přímé volby starostů. Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vláda, jejímž jste místopředsedou, toto pondělí odmítla náš návrh na zavedení přímé volby starostů. Přiznám se, že mě to velmi nepříjemně překvapilo. Zajímá mě spíš, jak je možné, že záměr zavést přímou volbu starostů na vládě neuspěl, když i vy sám jste mu v minulosti vyjádřil podporu. Vážený pane ministře, změnil jste snad v této věci názor? Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni. Pan ministr jí odpoví písemně.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Já se ptám, proč existuje tento podivný propletenec státní příspěvkové organizace s obchodními společnostmi, který tady je vlastně už minimálně osmnáct let?

To naprosto nemůžu pochopit. Jak vaše ministerstvo bude tuto situaci řešit?

Děkuji panu poslanci Hovorkovi. Poprosím pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vzhledem k tomu, že téma této interpelace se v podstatě z velké části shoduje s interpelací z minulého týdne, mohu konstatovat, že odpověď na toto téma bude obsažena v písemné odpovědi na interpelaci pana poslance Hovorky ze dne 18. září ve věci dceřiných společností i účetních a právních služeb v Nemocnici Na Homolce.

Myslím si, že po tomto datu věci dostanou trošičku jiné tempo, jiný spád a budou rychle řešeny. Nicméně do té doby bych nerad dělal jakékoliv kroky, které by mohly umožnit napadat průběh tohoto výběrového řízení. Děkuji panu ministrovi zdravotnictví. Pan poslanec Hovorka má doplňující otázku. Prosím, pane poslanče. Ano, děkuji za slovo. V souvislosti s tím se proslýchá, že se novým ředitelem společnosti má stát osoba, která je spojena s řetězcem AGEL, respektive která pochází z tohoto řetězce.

Předpokládám, že by tam neměla být, protože to není správné.